To pokládáme za absurdní.

Nejčerstvějším případem toho mohou být třeba nedávné výzvy k bojkotu tureckého zboží kvůli zacházení s Kurdy výzvy, které by zřejmě těžko někdo pokládal za projev protiturecké nenávisti.

Děkujeme za pozornost, kterou jste tomuto dopisu věnoval.

Pokud bych některé jméno četl nesprávným způsobem, tak se omlouvám, rozhodně to nebyl úmysl.

My sami totiž bohužel žijeme v zemi, kde Ústavní soud potvrdil, že rasismus a politická diskriminace jsou legálními prostředky pro vyjádření svého politického názoru v této zemi. Ústavní soud České republiky totiž umožňuje v této zemi, abyste si rasisticky vytipovali svého klienta jako příslušníka Ruské federace, a umožňuje vám, abyste si na něm nenávistně provedli vlastní průzkum jeho politických názorů, a pokud jeho politické názory nebudou totožné s vašimi, tak mu nemusíte poskytnout žádnou službu. Možná se vám to zdá zvláštní, možná jste tuto situaci nepostřehli, ale ano, pokud jste podnikatel, který jinak nesmí nikoho diskriminovat, tak v České republice smíte rasisticky a xenofobně odmítnout obsloužit kohokoliv, koho si vytipujete jako příslušníka Ruské federace a kdo nemá stejné politické názory jako vy.

A to je ten základní rozdíl.

Chtěl bych na toto upozornit zejména své kolegy, kteří se považují za liberální demokraty, protože toto je názor, který sdílí jejich liberální kolegové právě ve Státě Izrael. Toto je jeden bod mého vystoupení. Druhý bod se týká rostoucího antisemitismu v Evropě.